A nyní nevidím už do obecné rozpravy žádnou přihlášku, takže obecnou rozpravu končím. Nyní se zeptám, zdali je zájem o závěrečná slova. Takže nyní se budeme zabývat návrhem na... Pardon, máme tady návrh na zamítnutí, ale já předtím ještě přečtu omluvy, než si zahlasujeme.

Už jsem zagongoval, pane předsedo, asi dvakrát, ale zagonguji ještě jednou.

Paní poslankyně Zuzana Ožanová navrhuje zamítnutí předloženého návrhu.

Návrh na zamítnutí byl přijat a tímto projednávání tohoto tisku je ukončeno.

Střídání proběhlo. Dobré odpoledne.